Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Svoboda s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo. Já budu velmi krátký.